A za ty dluhopisy dluží, jak víme, i Česká republika.

Tvrdě na to všechno Česká republika a naši občané doplácí.

Není to žádná výhoda.

Proč o tom mluvím? Protože vidíte, že tady se hází stovkami miliard, neúčelně vynakládané stovky miliard a ty peníze ve skutečnosti jsou k dispozici.

Teď jsem o tom mluvil zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu.

To je prostě můj názor na to.

Opět projekt Evropské unie.

Prostě neomarxistická Evropská unie za potlesku všech dosavadních vlád.

To znamená samozřejmě ale to už je ta zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, o tom jsem tady hovořil.

Jenom kvůli vaší neschopnosti. Samozřejmě já zdůrazním i v souvislosti s tou zahraniční pomocí.

To jsou všechno ty problémy vašeho zdražovacího balíčku, který okrade občany, podnikatele i firmy o miliardy. Slovo okrade je namístě, protože ty peníze nepotřebujete ve prospěch této země, ale ve prospěch cizích zájmů a na to vy prostě nemáte právo. A tady znova zopakuji, že právě ODS říkala před volbami a dokonce nedávno to říkal, nedávno, před několika týdny to ještě v televizi Nova opakoval premiér Petr Fiala z ODS, že nebudete zvyšovat daně.

A dokonce to specifikoval, že nebudete zvyšovat daně živnostníkům, nebudete zvyšovat daně občanům a tak dále.

Celá republika ví, že zvyšujete daně a on nám tvrdí, že ne a ještě to opakuje několikrát po sobě. Občané to vidí.

Ale kdybyste vy aspoň řekli pravdu od začátku.

Že máte všechno připraveno. Že jste kompetentní vládnout.

Takže vlastně vaše vláda je z tohoto pohledu nelegitimní přímo.